Děkuji za slovo. Teď už nemusím. Tak to si vedete velmi dobře.

V bodě A1 se jedná o zavedení účelové podpory nově i na studie proveditelnosti. Bod A2 je možnost zřízení fondů na sdružování soukromých a veřejných prostředků na podporu vědy a výzkumu.

Bod 21 je jisté formální přečíslování právě z důvodů zavedení bodu 4.20. Takže to je hlasování první.

Čtvrté hlasování by bylo hlasování o pozměňovacím návrhu A8, což je zpřesnění systému rozdělování institucionální podpory výzkumným organizacím. Páté hlasování A9 je zpřesnění metodiky vedení evidence výdajů a nákladů zvláště pro příjemce, který není účetní jednotkou, jako jsou například fyzické osoby. Šesté hlasování A10 odstraňuje povinnost poskytování podpory na kalendářní rok. Sedmé hlasování A11 upravuje podmínky zveřejnění veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji.

Bod 48 je povinnost poskytovatele zveřejnit odůvodnění, pokud se rozhodl jinak než odborný poradní orgán. A bod 50 zpřesňuje lhůty pro zadávání údajů do informačního systému vědy, výzkumu a informací . Takže to bylo hlasování devět. Přecházíme k hlasování číslo deset o pozměňovacím návrhu A15 body 53 a 55. Zde se jedná o kompetence GA ČR a TA ČR tak, že si tyto kompetence budou moci dát přímo do statutu těchto organizací.

Bod 57 a bod 58 jedná se o formulační zpřesnění, kde se namísto výrazu odborných komisí vkládá výraz odborných poradních orgánů.

To je hlasování o pozměňovacím návrhu A4 bod 19. Zde se jedná o nové formy podpory výzkumu a vývoje ve formě návratné finanční výpomoci, případně dotace s podmíněnou návratností. To je bod 13.

Jsme asi tak v polovině pro ty, co už usínáte. Budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích A16 a A17.

Tak jak jsem říkal, tady k tomu bodu se vyjadřovalo Ministerstvo školství kladně.